Druhá věc, co donutí poskytovatele nebo co donutí ta pracoviště, co ta data získávají, je někam je posílat.

Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo.

Na to mají ze zákona naši důchodci nárok, protože inflace přesáhla míru předpokládanou zákonem.

Naši důchodci musí každou korunu dvakrát obracet.

Celý život platili, vychovali ty děti.

Přijde vám tento postup spravedlivý? Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Oni svými odvody platili na důchody jejich rodičů a prarodičů, my dneska svojí prací a svými odvody vytváříme finanční zdroje na důchody jich, dnešních našich rodičů a prarodičů. To je to klíčové, proč jsme se rozhodli jako vláda přistoupit k této úpravě valorizačního mechanismu, který znamená, že průměrný důchod v České republice v červnu tohoto roku vzroste o 760 korun.

Takže já nemám z tohoto kroku vůbec žádnou radost.

Děkuji, pane ministře.

Ano, dobrá. Paní poslankyně tedy nemá zájem o doplňující otázku.

Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Všem vám děkuji.